Děkuji za slovo. První faktická poznámka je pana poslance Adamce, druhá pana poslance Bendla a třetí pana poslance Pilného. Pan poslanec Adamec s faktickou poznámkou. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já možná jenom velmi krátce k návrhu tohoto zákona.

Myslím si, že víceméně dneska se snažíme snižovat rychlost pouze z důvodu emisí, nikoliv z důvodu bezpečnosti.

Děkuji vám, pane poslanče, za faktickou poznámku. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce. Děkuji. Já budu velmi stručný. Pane předsedající, kolegyně, kolegové, já jsem včera poslouchal tu interpelaci pana kolegy Tejce. Je to dlouhodobý problém. Chci ujistit pana ministra dopravy, že dopravní zákazová značka pro vjezdy nákladních kamionů do zákazu vjezdu nic neřeší. Nic neřeší.

Ta značka nic neřeší. Jediné, o co vás moc prosím, pane ministře prostřednictvím předsedajícího, zasaďte se o to, aby dynamické vážení, to znamená vážení v průběhu jízdy, bylo možno zavést na silnice co možná nejdříve. Od té doby, co se za nás toto zkoušelo a kdo tomu intenzivně brání, ty lobby známe, protože ty přetížené nákladní automobily, které u nás jezdí, a je to převážně z České republiky, přetížené nákladní automobily, ty prostě nechtějí, aby se něco takového stalo.

Jinak se toho nezbavíme.

Myslím si, že by se potom ty návrhy měly nějakým způsobem konsolidovat, abychom tady neprojednávali tři návrhy na úplně stejné téma. Děkuji za pozornost. Ještě faktická poznámka pana poslance Birkeho. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající.

Problém je v jedné věci. Ona dává potom vymahatelnost pokuty, když to zjednoduším, na orgán státní správy.

Děkuji.

Tu zkušenost přece máme všichni.

Kdežto systém dynamického vážení má tu výhodu, že prostě zvážíte kamion v průběhu jízdy, aniž by kdokoli věděl, jestli zrovna je systém zapojen, či nikoliv. Děkuji.

Má to jedno řešení vcelku elegantní.

Dneska už na to technické řešení je funkční. Nevím, jaká je rozlišovací schopnost dnes.